Vy volíte ten represivní, vy volíte ten, který skutečně přidělává hodiny a hodiny administrativní práce. Já netvrdím, že jsem nositelem jediné pravdy. Ale to, že ministr financí zneužil důvěrná data chráněná daňovým tajemstvím k politickému útoku na jednu národnostní skupinu, je objektivní fakt. A jsem kdykoliv schopen doložit to několika výpisy ze stena této Poslanecké sněmovny. Pokud se toho neštítil na základě stávajících informací a vůči jedné národnostní skupině, není jediný důvod si myslet, že se toho bude štítit, když bude mít těch informací stokrát víc, a každá skupina, která není tak či onak závislá či podřízená na Agrofertu, je pro něj nepřátelská a on na ni díky těmto informacím zaútočí. To samo o sobě je obrovské varování a moje obrovská prosba, abyste to nepřipustili. To jste slyšeli na vlastní uši. Ministr financí zneužil důvěrných daňových informací k tomu, aby zaútočil na jednu národnostní skupinu. To se stalo. A dokonce několikrát. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Pardon, ještě pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat. Je předvánoční čas a trošku nešťastně to vyšlo na dnešní den. Nicméně několik poznámek. Často se setkávám s tím, že lidé říkají: Dobře, tak jste antibabiš, kritizujete Babiše...

Oznamuji, že pan premiér má náhradní kartu číslo 15. Děkuji. Takže je nám vyčítáno, že vlastně pouze kritizujeme, jsme negativní a nepřinášíme nic nového. Už to tady zmínil v předchozím projevu náš pan předseda. Těm, kteří zapomněli a nechtějí slyšet, tak směrem k veřejnosti říkám: Už jste rok mohli mít jednotné inkasní místo. Neznamenalo by to nic jiného než to, že byste poslali konkrétní, jasně definovanou, lehce spočitatelnou částku na úřad, a tím by vaše daňové záležitosti s daňovým přiznáním končily.

Máte velký problém.

Už to tady mnohokrát zaznělo a nebudu to opakovat.

Nemluvě o tom, že pokud si to finanční úřady budou posílat mezi sebou, tak dokonce tam zřejmě ochrana nebude. To znamená... Já chápu, že lidovce to nezajímá, ale pokud by byli v klidu, byl bych velice rád. Není garantována ochrana dat nejenom zevnitř a jejich zneužití, ale i zvenčí. Takže místo jednotného inkasního místa, vážení podnikatelé, kteří jste možná i Babiše podporovali, budete vypisovat, nebo vaši daňoví poradci, papíry, resp. hlášení, hlášení posílat bez možnosti opravných prostředků. Pokud se náhodou nedostanete k potvrzení, že data byla odeslána, a pokud náhodou finanční úřad řekne, že jste je neodeslali, tak budete zřejmě platit. Nevím, jak bude potom probíhat důkazní řízení, zda byla odeslána, či nebyla. A kdyby vám náhodou nepřišla anebo podobně, tak prostě je to váš problém, není to problém státní správy. Nevím, jak ústavní je takovýto systém bez ověření, bez potvrzování toho, že data byla přijata.

Místo toho máte sazby tři. Místo svobody vám nabízejí registry, registry, shromažďování dat o vás, a jak už tady pan Babiš a další průběžně předvádějí, tak samozřejmě s těmito daty pracují, a pracují ve prospěch jedné politické skupiny. Ona to není jednom strana, je to politická divize jednoho podnikatelského konglomerátu. Takže tolik. Pokud by se kdokoli z vás zajímal o to, jak fungují ekonomiky ve třetím tisíciletí, tak by věděl nebo by se dočetl, což ovšem takoví lidé typu Komárků a podobně asi už nebudou stíhat, že má smysl, má šanci na konkurenceschopnost a přežití taková ekonomika, která má stanovena rámcová pravidla.

Nezpůsobíte nic jiného než a on to nebude okamžitý jednoduchý proces.

Dámy a pánové, tahle doba už skončila.

Možná že ti na rozdíl od toho takové hlouposti zavádět nebudou a nezavádějí. Aspoň doufám.

To, co já danému projektu kontrolních hlášení vyčítám, už tady byla řeč o nepřipravenosti. Já tedy nevím, jestli byla tak masivní kampaň. Určitě nebyla. Podnikatelé samozřejmě na druhé straně, jak už bývá zvykem v České republice, nechávají věci na poslední chvíli. Problém je, že ten zákon není až tak jednoznačný a rizika pro podnikatele jsou obrovská. Pokud jsem studoval dobře připomínky nejenom podnikatelů, ale i Hospodářské komory a dalších, když to shrnu, tak když jsou malí podnikatelé, tak vzhledem k tomu, že zřejmě přenesou povinnost kontrolních hlášení na své daňové poradce, tak zjevně hrozí, že budou minimálně o polovinu, o třetinu, možná až dvojnásobek platit úhrady. Takže není pravda, že je to nic nebude stát.